Platí sportovním klubům členské příspěvky, sportovní kluby platí členské příspěvky zastřešujícím sportovním svazům. Český sport je tedy financován z několika zdrojů, nejvýznamnějším zdrojem jsou domácnosti, směřují tam peníze z veřejných rozpočtů.

Evropská komise začátkem roku 2013 připomínkovala český loterijní zákon a na základě těchto připomínek a především námitek ve vztahu k jednotnému evropskému vnitřnímu trhu nařídila Ministerstvu financí přepracovat návrh nového loterijního zákona. Důvodem námitek Evropské komise byl především požadavek sídla společnosti v České republice a registrace hráčů v kamenných pobočkách.

Článek 56 Smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje omezovat volný pohyb služeb pro příjemce v jiných členských státech. Vnitrostátní předpisy, které zakazují poskytování služeb loterijních a jiných podobných her povolené v jiných členských státech, omezují svobodu vnitrostátních rezidentů přijímat přes interní služby poskytované z jiných členských států. Rovněž omezují svobodu provozovatelů usazených v jiných členských státech poskytovat služby jiných loterijních a jiných podobných her.

To, co je důležité, je, abychom si dokázali uvědomit význam zákonných definicí, které nám předkladatel předložil.